Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Prosím levou stranu o klid. Děkuji.

Tolik tedy omluvy.

Dobré dopoledne, dámy a pánové.

Za své zájmy se musíme prát sami, protože nikdo jiný to za nás neudělá. Tím, že nám Evropská unie vnutila bezvízový styk a imigrační kvóty, jsme reálně přišli o samostatnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

Prosím, usaďte se, nediskutujte a poslouchejte pana předsedu Černocha. Ptám se premiéra a naší vlády, co všechno by Evropská unie musela udělat pro to, aby se jí naše vláda postavila. A nesmyslné výkřiky do novin, za kterými nestojí reálné kroky, jsou k ničemu. Proto bych si dovolil navrhnout zařazení po třetích čteních jako první bod projednání našeho návrhu referenda o vystoupení z Evropské unie. Děkuji za podporu. Děkuji. Dále k pořadu schůze žádné přihlášky nemám. Budeme tedy hlasovat. Pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl reagovat jednak na včerejší hlasování a před dnešním hlasováním také vysvětlit pozici, protože k mému překvapení interpretace politické dohody, která tady včera existovala, to znamená, že každý klub si navrhne do programu jeden svůj bod a ostatní to podpoří, což je standardní politická dohoda a nevybíráme si, který klub navrhne který svůj zákon, tak jsem včera odpoledne, večer, dneska ráno četl s překvapením, kdo všechno je připraven podpořit referendum o vystoupení z Evropské unie. Já budu optimista, budu se tvářit a budu věřit tomu, že to je jenom z neznalosti, a ne úmysl. Takže úplně jasně na mikrofon: My jsme jako náš klub včera dodrželi politickou dohodu, hlasovali jsme pro zařazení všech bodů, které jednotlivé opoziční kluby si vybraly na program. To ovšem neznamená, že budeme hlasovat pro ten návrh zákona.

A to je podle mě legitimní.

A já dlouhodobě kritizuji, když se někdo bojí o něčem hlasovat. To, že něco zařadíme, nám dává jenom šanci, abychom, až skončí diskuse, hlasovali a jasně vyjádřili svým hlasováním postoj k tomu návrhu zákona. Výsledky hlasování jsou veřejné, každý si to může potom přečíst, jak kdo postupoval, co kdo říkal v rozpravě a jak kdo hlasoval.

Mnohem lepší je o něm hlasovat, vyjádřit se hlasováním a rozhodnout. Já vím, že to říkám těm, kteří to vědí, ale nejsme jediní, kdo sleduje program v Poslanecké sněmovně, vystupování, tak jednak pro ty, kteří komentují a vytvářejí diskusi ve veřejném prostoru, aby rozlišovali, když někdo je pro zařazení bodu, tak to vůbec neznamená, že pro ten zákon bude hlasovat.

Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já k témuž tématu pouze jednu větu. Náš názor jako hnutí ANO je naprosto totožný.

Respektovali jsme požadavky všech poslaneckých klubů ve Sněmovně, bez ohledu na to, jak potom dopadne konečné hlasování. Tolik jenom za nás. Nyní pan předseda Černoch, potom pan předseda Mihola. Já bych tedy rád poděkoval, že podporujete zařazení tohoto bodu, abyste ho mohli čestně zamítnout. Já si myslím, že si nerozumíme. Tady nejde o to, jestli jste pro vystoupení z Evropské unie, ale o vypsání referenda. Bavíme se o referendu, tedy o vyjádření občanů, zdali si přejí vystoupit z Evropské unie. A my to považujeme za zásadní krok. Protože jestliže včera zazní informace, že Evropská unie přijme bezvízový styk s Tureckem, i když Turecko nesplní veškeré požadavky, které po Turecku byly, tak to bereme jako závažný krok směrem k tomu, že Turecku prostě bude umožněn bezvízový styk. Není to tak dlouho, kdy se zde hlasovalo o bezvízovém styku s Tureckem, kdy Poslanecká sněmovna se usnesla na tom, že vláda má odmítnout bezvízový styk. To, že vláda pak poslala zprávu a vzkaz, že nebude respektovat Poslaneckou sněmovnu, tak dalším krokem, který by měl být jako první, je vyjádření občanů, zdali si přejí setrvávat v Evropské unii za těchto okolností, nebo ne. To je ten návrh. A jestliže se včera neprojednal, bylo opoziční okénko, které si myslím, že bylo zhruba po čtvrt roce a možná delší době, tak si myslíme, že by bylo velmi dobré, aby se náš návrh projednal dnes, a proto jsme ho navrhli jako první bod po třetích čteních.